Pan navrhovatel ministr vnitra Milan Chovanec je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona jsem podrobně vysvětloval a obhajoval v prvém a druhém čtení. Dovolte mi tedy jenom stručné shrnutí. Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené registrem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Návrh zákona postihuje opakované spáchání této trestné činnosti a těchto přestupků zvýšením sazby pokut. Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy k návrhu zákona. Nadále však nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, ke kterým jsme se negativně vyjádřili při projednávání. Jedná se především o změnu § 72 přestupkového zákona, dále pak vypuštění přestupků na úseku rybářství z evidence přestupků, vypuštění přístupu Finanční a Celní správy do evidence přestupků, které bylo požadováno v rámci pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy byly požadovány a navrhovány panem kolegou Bendou. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jelikož se jedná o třetí čtení, tak se budu věnovat pozměňovacím návrhům. Nebudu zmiňovat zákon jako celek, nicméně doporučuji to, abychom tento návrh zákona přijali. Myslím si, že může výrazně přispět zejména v oblasti, o které se teď často hovoří, a to je otázka držení střelných zbraní. Chtěl bych upozornit na to, že skutečně tohle je poprvé za dlouhou dobu nástroj na to, jak zjistit, zda osoby, které mají v držení zbraň a mají zbrojní průkaz, skutečně páchají nebo nepáchají přestupky, za jejichž spáchání zbrojní průkaz může být odebrán. Takže v tomto smyslu podpora návrhu zákona jako celku. Nicméně chci vás požádat o podporu dvou konkrétních věcí, které načetl ústavněprávní výbor a které předložil po poměrně široké debatě. Jednak to byl návrh, kterým Ministerstvo vnitra chtělo zvýšit dobu, po kterou je možné projednat přestupek, která je dnes jeden rok, na tři roky.

Nicméně nedomnívali jsme se a nedomníváme se, že je možné ji prodloužit až na tři roky, protože v takovém případě by zřejmě úřady mnohdy této lhůty víc než využívaly zneužívaly. A pokud se jedná o některé trestné činy, tam je tato lhůta tři roky. Myslíme si, že u přestupků by měla být kratší, a navrhujeme tedy kompromisní variantu dva roky prekluze pro přestupky. Druhá důležitá věc je věc, která neumožní žádnému z nás žádat si o opis z tohoto registru přestupků. My si můžeme žádat dnes o výpis z rejstříku trestů, na to jsme všichni zvyklí. Váhali jsme a vedli jsme debatu, zda má, nebo nemá mít možnost každý z nás si požádat o výpis z toho registru. Nakonec jsme doporučili, a bude na vás, jestli tomuto doporučení vyhovíte, že by tato možnost být neměla. Jednoduše proto, že každý z nás, i když nepáchá žádné přestupky, by nepochybně během příštích let možná desetkrát, možná třicetkrát ročně pro různé účely musel dokládat to, že žádné přestupky nespáchal. Bylo by to administrativně náročné, bylo by to do značné míry i ekonomicky náročné pro řadu lidí a myslíme si, že by to nemělo žádný smysl. Registr má být využitelný pro státní orgány. Státní orgány do něj mohou nahlížet, mohou z toho plynout různé důsledky, nicméně není podle našeho názoru správné, aby si tímto prostřednictvím různé soukromé společnosti například toto kladly jako podmínky pro další činnosti.

Tolik tedy jenom k odůvodnění těch dvou věcí, které jsou součástí toho usnesení ústavněprávního výboru pod body A, nicméně bude záležet samozřejmě na hlasovací proceduře, jak je uspořádá. Děkuji za pozornost. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych měl velkou prosbu na ministra vnitra, byloli by možné alespoň částečně rozvést důvody odmítavého stanoviska Ministerstva vnitra k pozměňovacím návrhům, které schválil ústavněprávní výbor. Já vím, že bude navržena jiná procedura, než kterou doporučil ústavněprávní výbor, předpokládám, že vládní většinou projde. Ministerstvo vnitra a pan ministr nebyl nikdy přítomen, čemuž já rozumím, že od toho má samozřejmě své odborné náměstky, kteří mají přijít na jednání výboru bylo na projednávání tohoto návrhu zákona o přestupcích opakovaně přítomno, ani na výboru ani v čtení, které předcházelo druhému čtení, ani v čtení, které předcházelo třetímu čtení, se jim nepodařilo ty věci, se kterými dnes vyslovuje ministerstvo nesouhlas, obhájit. Prostě nedokázal nikdo na tom výboru vysvětlit, k čemu je vstup do registru přestupků Finanční správě a Celní správě. A neexistuje žádné zákonné oprávnění, které by Finanční a Celní správě dávalo nějakou možnost konat ve finančním a celním řízení jinak na základě toho, že se podívá do registru přestupků.

Pokládám to opravdu za tak absurdní, že věřím tomu, že Sněmovna se bude chovat podle toho, jak hlasoval ústavněprávní výbor. Ale proto jsem chtěl, aby to ministr vnitra nepřecházel jenom takovým Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Ale jestli by bylo možné uvést alespoň nějakou argumentaci.

Že důvodová zpráva dlouze rozpráví o tom, jak potřebují orgány Finanční a Celní správy výpisy z rejstříku trestů, což nikdo nezpochybňuje. Dodneška je mají.